Zapomíná na to, že zde platí jakýsi nepřijatelný princip retroaktivity, a on je chce měnit nejen ideologicky, ale také poměrně hloupým způsobem.